Zde hledejme chybu v devadesátých letech.

Ony jsou zde proto, aby vydělávaly nekompromisně peníze.

Někdy mám opravdu pocit, že jsme se úplně zbláznili. Přece každá země se snaží podporovat svoje výrobce, své zemědělce, své potravináře.

Ano, do Německa, kde je téměř trojnásobně vyšší průměrná mzda, jezdíme navzdory cenám pohonných hmot nakupovat potraviny. To se nám zdá normální?

Ano, upozornili jsme na to i různými marketingovými nástroji. Samozřejmě jsme to brali s určitou nadsázkou, ale to není podstatné.

Nepodstatné je to, jestli do leča dáváte pět vajec, nebo osm vajec, podstatné je to, že tady máme zeleninu jako papriku v hodnotě v posledních dnech téměř 200 korun za kilo, zatímco ve stejném období ve Velké Británii je za polovičku. I to není normální.

A proč?